A jen co se na Hrad usadil jejich kůň, tak kde jsou sliby, kterými obelhala nejen své voliče, ale celý národ.

Když jsme nastoupili do vlády, nikdo nečekal, že přijde válka na Ukrajině, která do naší ekonomiky zasáhne tak fatálním způsobem, odpovídal premiér na otázku moderátora, zda by nebylo moudré se veřejnosti omluvit za porušení volebního slibu.

Za mě to je tedy lež.

Vedle zaměstnanců se vyšší daně dotknou i právnických osob, kromě některé čeká zvýšení z příjmů, a to z dosavadních 19 % na 21. (?)

A co se nestalo? V praxi to znamená, že lidé, kteří studovali po roce 2009 anebo nyní studují, nebudou mít toto studium započítané jako náhradní dobu do důchodu. V původním programovém prohlášení taky pětikoalice slibovala, že podpoří částečné úvazky snížením odvodů sociálního pojištění. A co se stalo?

Proč asi? Vládě by to nepasovalo do důchodové reformy.

No, tak to byla další lež.

Jinde šetřili a co dělala naše vláda? Co takhle provést audit výdajů?

Berou jenom jako plácnutí do vody.

Já také děkuji. Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Vážená paní předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, na konsolidační balíček se můžeme dívat z více úhlů pohledu, nicméně je jisté, že bez reformy veřejných financí se náš stát za pár let může ocitnout ve velmi složité situaci. Proto mi dovolte, abych uvedl několik bodů k tomu, proč si myslím, že je nutné, abychom navrhovaný konsolidační balíček schválili. Za prvé, náklady na obsluhu dluhu. Nejdůležitější ale je reálný dopad našeho zadlužení na státní rozpočet, jinými slovy to, co my všichni musíme každoročně platit jako úrok ze státního dluhu.